Děkuji za slovo.

To z toho důvodu, že na rozpočtovém výboru jsme předložili v podstatě tři podobné pozměňovacími návrhy, neprošly, takže jsme to sloučili do pozměňovacího návrhu jednoho. Podstatou toho pozměňovacího návrhu je, že se zrušuje plánované zvýšení poplatků za vklad do katastru nemovitostí na dvojnásobek, tedy ponecháváme tisíc korun, rušíme tedy to navýšení na 2 tisíce korun, a to platí i pro obce a jiné subjekty, které měly stanovenou maximální částku, kterou musí při mnohonásobném vkladu do katastru platit, kde se ta částka zvyšovala na 20 tisíc z deseti. Nemůžeme se zvýšením správního poplatku za vklad do katastru souhlasit, neboť hlavní argument pro navýšení je nutnost započítání inflace od poslední korekce poplatku za vklad do katastru nemovitostí. I z laického pohledu je zřejmé, že za několik posledních let nedosáhla inflace celkové výše sto procent, tak jak je poplatek navyšován. Vláda také argumentuje navýšením nákladů spojených s řízením o vkladu, ale toto navýšení není nijak vyčísleno. Je tedy možné pouze spekulovat o pravé podstatě a účelu předložené novely...

Děkuji. Dále se také neočekává nárůst komfortu spojeného se zvýšením poplatku na dvojnásobek atd. Samozřejmě digitalizace by měla spíše vést k úspoře nákladů než k jejímu navýšení na katastr nemovitostí, tak jak bylo zde argumentováno. Proto tedy, z těchto důvodů, navrhujeme předmětnou změnu, tedy navýšení poplatku, z novely vyjmout. A zároveň, pokud se chcete podívat na konkrétní znění tohoto pozměňovacího návrhu, tak ho najdete pod sněmovním dokumentem číslo 3430. Druhý pozměňovací návrh se týká technického zdanění, respektive vyloučení rezerv na životní pojištění z vládního návrhu zákona. Vládní návrh novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách pro stanovení základu daně z příjmů vede k extrémnímu, jednorázovému dopadu na rezervy pojišťoven na životní pojištění klientů, jimiž jsou zejména občané České republiky, často i vyššího věku, kteří dlouhodobě spoří v systému životního pojištění, a to v důvěře v jeho stabilitu a bezpečnost. Dále vede ke zdanění budoucích zisků pojišťoven, a tím až k ohrožení budoucích výplat dávek klientů u životního pojištění, tedy například dávek pro případ zhoršení zdravotního stavu, invalidity či úmrtí. Tímto pozměňovacím návrhem se odstraňují nejzávažnější dopady vad vládního návrhu zákona, a to až ohrožení výplat dávek ze životního pojištění klientů, zdanění větší části budoucích zisků pojišťoven předem a dvojí zdanění vybraných položek.

Podle našeho pozměňovacího návrhu již nebudou pro oblast neživotního pojištění v základu daně uznatelné technické rezervy podle právních předpisů upravujících účetnictví, ale technické rezervy vytvořené podle zákona o pojišťovnictví.

Lze tedy konstatovat, kromě jiných důvodů, že tímto pozměňovacím návrhem se nejzávažnější dopady těchto vad zmírňují, a to ponecháním účetní rezervy na nezasloužené pojistné jako daňově uznatelné.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, mohla bych asi dále podrobněji rozebírat tento pozměňovací návrh, nicméně tak neučiním a odvolám se na sněmovní dokument číslo 3432. Děkuji za pozornost. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.